Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Chvojka.

Takže my toto podporujeme. To za prvé.

Já bych navrhoval, aby tyto tři tisky, tato tři druhá čtení, proběhla hned po tom uzavřeném jednání, které se týká Moskvy.

Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já si myslím, že vzhledem k tomu, co probíhá od ranních hodin, od zveřejnění toho článku na Seznamu, který je plný lží a nesmyslů, není jiná situace, než se tomu dneska věnovat v Poslanecké sněmovně. Já jsem myslel, že stačila jednání výborů, že stačila ta uzavřená jednání, kde jsem měl pocit, že všechny otázky byly zodpovězeny, a usnesení, která vznikla na těch výborech, mě potěšila, protože ona směřovala ve finále k usnesení Poslanecké sněmovny, která konstatovala poděkování a tak podobně. Bohužel to, co se objevilo dneska na Seznamu, předesílám v článku, kde není ani jedna citace to je článek, kde není ani jedna citace!

Já jsem přesvědčen, a to říkám teď, protože je ještě jednání otevřené, že ty věci objasníme. Já jsem rád, že jsou připraveni, jakkoli to bude profesně asi složité, protože je potřeba dbát ustanovení zákona a ředitelé služeb jsou v tomto směru limitováni, ale že je tady i policejní prezident, je tady i nejvyšší státní zástupce, a já věřím, že budeme schopni tu debatu zvládnout tak, abychom minimálně rozptýlili některé pochybnosti, abychom přesvědčili i vás všechny bez ohledu na politickou příslušnost, že všichni ti, kteří konali v těch kritických dnech, konali s jediným zájmem, a to zájmem ochránit Českou republiku a její bezpečnost.

Děkuji. Připraví se pan předseda Michálek.

Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já mám docela po vystoupení pana vicepremiéra pochybnost o tom, jestli Česká republika zůstává dál demokratickým právním státem, parlamentní demokracií, protože jestli se budeme ve svém programu řídit, promiňte mi, tím nebo oním článkem, mi připadá velmi podivné. Nemám nic proti tomu, abychom to projednali, možná rádi vyhovíme panu vicepremiérovi, abychom se tím zabývali v uzavřeném jednání Sněmovny. Ale myslím si, že ať to navrhuje kdokoliv, nikdy jsem nebyl pro to, aby se Poslanecká sněmovna nechala řídit mediokracií, a trval jsem na tom, aby témata vnášeli politici do veřejného prostoru, nikoliv média. Ale jestli je to vaše zbožné přání, tak vám rád vyhovím a klidně se k tomu vyjádřím. Ale rád bych před tím znal minimálně usnesení výboru pro bezpečnost, případně výboru pro obranu, případně stálé komise pro Bezpečnostní informační službu a další.

A to je právě důvod, proč jsem předeslal, jestli ta témata vnášíme my jako politici, kteří jsou zvoleni a jednou za čtyři roky podléhají demokratické volbě, jestli tady ještě máme co dělat, nebo jestli témata budou určovat novináři, a teď už nebudu říkat z kteréhokoliv serveru nebo z kterýchkoliv novin, kteří jsou v pracovním poměru a řídí je nikoliv občan jako suverén, ale řídí je nějaký editor. V tomto ohledu tedy si dovolím zpochybnit to zařazení jako prvního bodu programu. Připomínám, že Ústava České republiky a ústavní slib, který jsme skládali, říká, že je potřeba, abychom dodržovali Ústavu a zákony České republiky, a mimo jiné my tady máme neprojednané zákony vrácené Senátem, na které občané čekají. Takže je to na každém z vás, jak se rozhodnete. Já jsem na diskuzi o cestě pana vicepremiéra Hamáčka připraven a jistě budu mít otázky, které mu nemusí být příjemné, stejně jako ostatní členové našeho klubu, zejména ti, kteří jsou v těch příslušných výborech, ale na druhou stranu to nevnímám jako prioritu našeho jednání. Proto si nemyslím, že to má být první bod našeho jednání, když už třetí týden odsouváme právě ty zákony vrácené Senátem.

Děkuji.